A protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou otevírám. Co se týče procedury hlasování, k tomu se ještě dostaneme. Takže pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova. Paní ministryně, máte zájem o závěrečné slovo? Nemáte. Paní zpravodajko? Taky nemáte. Takže nyní tedy prosím zpravodajku poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s procedurou hlasování.